Z pověření vlády měl uvést tento bod pan ministr Chovanec, ale vidím, že je tady připraven pan ministr Brabec a ten je zodpovědný vůči Sněmovně za body i svých kolegů z jiných politických stran, takže ho vítám u stolku zpravodajů. Požádám pana poslance Radima Holečka, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby se také přemístil ke stolku zpravodajů. Pan ministr Brabec má slovo.

Prosím, pane ministře. Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je pro mne čest, že tentokrát na vás mohu promluvit v zastoupení pana ministra vnitra. Tuto roli jsem ještě nehrál a zjevně by mi to také slušelo. Dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím a který máte k dispozici jako sněmovní tisk číslo 395. Jedná se o návrh zákona, který je reakcí na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Zákon o svobodném přístupu k informacím musí reagovat na změny předmětné evropské legislativy, která ukládá členským státům Evropské unie povinnost provést transpozici novelizované směrnice s účinností od 18. července letošního roku. V návrhu jsou zahrnuta zejména následující opatření týkající se poskytování informací: povinnost zveřejňovat informace v otevřených, případně též ve strojově čitelných formátech, pokud je to možné. Dále explicitní zakotvení možných způsobů poskytování informace včetně způsobů, které umožní efektivní přístup k informacím pro opakované použití informací, praktičtější úpravu odkazu na zveřejněnou informaci, kdy povinné subjekty, které na základě elektronicky podané žádosti odkázaly žadatele na internetovou stránku, nebudou povinny reflektovat požadavek žadatele na přímé poskytnutí informace. Dále zavedení lhůt pro přezkoumání trvání výhradních licencí udělených k digitalizaci kulturních zdrojů a v neposlední řadě zavedení povinnosti uvést ve výzvě k úhradě nákladů za poskytnutí informace poučení o žadatelově možnosti podat stížnost proti výši požadovaných nákladů. Navrhované změny by měly napomoci k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi životního prostředí.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr v zastoupení tady navrhovanou novelu již dostatečně uvedl. Obecně si myslím, že bychom si měli dávat větší pozor na navrhované tisky, které implementují požadavky evropských směrnic, neboť si nepřeji, abychom byli tradičně papežštější než papež a náš právní řád zatěžovali zcela zbytečnými svazujícími regulacemi. V tomto případě se ale jedná vskutku primárně o technickou novelu o svobodném přístupu k informacím, pro některé z vás neblaze proslulé stošestky, která reflektuje i debatu posledních let o využití moderních komunikačních prostředků v poskytování veřejných dat žadatelům.

Přínosem pro širokou veřejnost je jistě to, že umožňuje efektivněji kontrolovat veřejné instituce, ale má také zvláštní potenciální přínos pro výzkum, inovace a obecně podnikání, neboť otevřená data umožňují informace efektivně využívat a vhodně kombinovat kupř. pro vývoj aplikací, k čemuž se hlásí odborná veřejnost technických fakult našich vysokých škol. Je faktem, že vstřícný přístup státu k informačním technologiím v dnešním věku velice ovlivňuje jeho konkurenceschopnost. Nebudu již déle zdržovat a stejně jako organizační výbor doporučuji přikázat k projednání do petičního výboru a dále propustit do druhého čtení. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová, které bezprostředně udělím slovo, ale předtím ještě žádám znovu sněmovnu o klid. Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já zde nechci zpochybňovat tuto novelu. Jak bylo řečeno, řeší většinou technické záležitosti a myslím si, že si zaslouží být projednána ve výborech. Tam mohou být posouzeny možné důsledky a souvislosti. Nemám však pocit, že tento návrh řeší problém nejpalčivější na úseku svobodného přístupu k informacím. Ten je podle mě v současnosti někde úplně jinde a není to tak daleko. V situaci, kdy informaci o svých příjmech poskytují starostové a úředníci i na těch nejmenších obcích a městech, má s touto povinností problém nejbližší spolupracovník prezidenta republiky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě to je podle mého přesvědčení ten problém na úseku svobodného přístupu k informacím, který bychom měli řešit.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje znepokojení z dosavadního přístupu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře k žádosti o poskytnutí informace o výši jeho příjmů.